Tak to je z omluv všechno.

Já poprosím všechny o klid v sále. Děkuji. Už začala schůze. Máte slovo. Děkuji za slovo. Všechny vás zdravím. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové Ještě jednou prosím o klid v sále. Veškeré diskuze přesuňte do předsálí. Děkuji, pane předsedo. Tedy ještě jednou.

Připomínám, že jsme sloučili rozpravu, že bod je otevřený, a že tedy bychom dnes měli jako první bod tyto dvě záležitosti dodělat, dojednat. Děkuji za pozornost. Tak děkuji. Pan předseda Stanjura? Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já vám děkuji. Pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, obvykle nebývá dlouhá debata u volebních bodů, ale dneska i ve světle toho, co bylo včera publikováno jako stanovisko předsedy volebního výboru, očekávám delší debatu. Buď začneme dřív ty volební body, nebo nebude polední pauza. A já tedy navrhuji, abychom přeřadili ty pevně zařazené body a abychom volební body začali ve 12 hodin, abychom měli čas vést debatu, a ať se dá odvolit, a současně aby mohla být polední pauza. Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo.

Ptám se, kdo ještě další k pořadu schůze. Jestliže nikoho nevidím, tak budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu jako prvního bodu.

Tento návrh byl přijat. Body byly pevně zařazeny.

Ptám se, kdo je pro.